Chci vás také ujistit, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, že např. pro nás není absolutně přijatelná závazná hranice v oblasti obnovitelných zdrojů, což je přesně to, co české domácnosti a české podniky samozřejmě stojí spoustu peněz a české podniky stojí, resp. je zbavuje konkurenceschopnosti na mezinárodním trhu. To znamená, tady prosím opravdu se jedná o právní sladění procesu, který byl dávno uzavřen. Nejedná se o žádné nové závazky. My je plníme bez jakýchkoli problémů.

Jestli to takto stačí. Já se omlouvám panu poslanci Kalouskovi, ale ještě je zde faktická poznámka pana poslance Zemka. Prosím, dvě minuty.

Nyní má slovo pan předseda Kalousek. Děkuji, pane předsedo.

Já bych rád potvrdil jeho slova.

Děkuji. S řádnou přihláškou pan poslanec Laudát, potom pan poslanec Stanjura. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, po konzultaci s panem předsedou, a věřím mu, i když je to sociální demokrat, stahuji návrh, aby se to nezkomplikovalo, a děkuji panu ministrovi za profesionální projev, což se od současných ministrů většinou nevidí.

Faktická poznámka pan poslanec Chalupa. Děkuji i za dodržení času.

Možná bychom si u toho mohli číst projevy z roku 2005 a říct, kdo tady zastával jaký názor. Když tu můj kolega Martin Říman v té době varoval před nekontrolovatelným růstem cen, který bude mít dopad na konkurenceschopnost českých podniků a na výdaje domácností, tak vaši kolegové, a nejen vaši kolegové, se mu vysmívali, že zbytečně straší apod. K tomu, co řekl pan ministr.

Proto před tím varujeme. To není žádný souboj koalice versus opozice, tady si myslím, že bychom mohli mít společný názor.

Ale i tak, možná poslední dotaz: Co se stane, když to neschválíme? Co se stane? Podle mě vůbec nic, ale možná se mýlím. Co se stane? Možná kdyby to někdo dovysvětlil, tak by nám to pomohlo v rozhodování. Pan poslanec Kalousek. Já to pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedy snad dovysvětlím u dalších bodů.

A za těch šestnáct let si nepamatuji téma tak zásadní a důležité jako otázka klíčové bezpečnosti a přítomnosti ať již minulé přítomnosti sovětských vojsk, nebo potenciální přítomnosti vojsk NATO na našem území.

Protože pan poslanec Chalupa k tomu žádný názor mít nechce. Za předpokladu, že bych nějaký názor měl, soudruzi ujišťuji vás, že s tím svým názorem se neztotožňuji. To je něco tak alarmujícího, že nás to nemůže nechat v klidu a nemůže nás to nechat ve standardním jednání.